Nyní je ještě s faktickou poznámkou přihlášena paní poslankyně Válková. Prosím. Děkuju, paní předsedkyně.

Na druhé straně si musíme uvědomit, že máme hodně právních předpisů, včetně trestněprávních předpisů, které bohužel nejsou dostatečně vymahatelné, a v praxi často nefungují právě proto, že ty orgány, které je mají aplikovat, buď to neumí, nebo to dělají špatně, anebo dokonce někde to nedělají vůbec. Nemám čas ve dvou minutách uvádět konkrétní příklady. Ale zrušíme i tyto právní předpisy jenom kvůli nízké vymahatelnosti práva? Já myslím, že to určitě nikdo z nás nechce. A trošku i upozorňuji na to, že vymahatelnost českého práva je zatím nedostatečná, a neměla by nás ale vést k tomu, že nebudeme přijímat právní úpravy, kde si nejsme stoprocentně jistí, že bude lepší.

Je zájem o závěrečná slova? Ani pan navrhovatel, ani pan zpravodaj zájem nemají.

Prosím tedy zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Takže máme před sebou celkem pět hlasování. Hospodářský výbor jako garanční výbor doporučuje hlasovat v následujícím pořadí.

A páté hlasování o zákonu jako celku. Takže pokud bychom mohli přikročit k vlastnímu hlasování, tak já bych... Pokud nikoliv, tak nejsou naplněny. Ano, dobře, tak pak je to v pořádku. Myslím, že samotná procedura je v tomto případě poměrně snadná, přesto se ptám, zda je nějaký návrh na změnu procedury, či ji chce někdo hlasovat? Myslím si, že to opravdu není nutné. Protože žádný takovýto návrh neeviduji, já ještě jednou prosím, kolegyně a kolegové, abychom se ztišili před samotným hlasováním. Poprosím pana zpravodaje, aby tedy nejdříve nám přednesl k pozměňovacímu návrhu A, jaké je stanovisko. Stanovisko garančního výboru je bez stanoviska. A já jenom krátce připomenu, o čem hlasujeme. Je to pozměňovací návrh garančního výboru a je to o vyloučení odpovědnosti vůdce malého plavidla za přesně stanovených podmínek souvisejících s plavbou pod vlivem alkoholu. Opakuji, hospodářský výbor bez stanoviska. Stanovisko předkladatele? Děkuji. Zahajuji hlasování o předloženém pozměňovacím návrhu. Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? V hlasování číslo 65 přihlášeno 147 přítomných, pro 86, proti 33. Návrh byl přijat. Takže teď už bychom měli hlasovat o třech pozměňovacích návrzích poslance Munzara.

Stanovisko hospodářského výboru: Doporučuje. A stanovisko předkladatele? Zahajuji hlasování o předloženém návrhu a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Budeme hlasovat o PN B2, odstranění stávající nadbytečné agendy v působnosti Státní plavební správy týkající se šetření určitého druhu nehod na vodní cestě. Stanovisko hospodářského výboru: Doporučuje. Stanovisko předkladatele? Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro předložený návrh? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím. Nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu B3, úprava účinnosti zákona. Stanovisko hospodářského výboru: Doporučuje. A stanovisko předkladatele? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro předložený návrh?

V hlasování číslo 68 přihlášeno 150 přítomných, pro 139, proti žádný. A návrh tedy byl přijat. Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy, pokud se nepletu, pane zpravodaji. Je tomu tak?